38.

Tento materiál uvede ministr zemědělství v demisi Miroslav Toman.

Pane ministře, prosím máte slovo. Dobrý den.

Dotační programy na rok 2014 navazují na již osvědčené programy, které byly založeny předešlými vládami. Dotační programy jsou podle § 2d odst. 2 výše uvedeného zákona prováděny ministrem zemědělství a jsou administrovány na základě jím vydaných zásad. Programy jsou vysloveně účelové, slouží k podpoře restrukturalizace a zvýšení konkurenceschopnosti českého agrárního sektoru. V předloženém návrhu výše přidělených prostředků je preferována živočišná výroba. Důvodem je snaha bránit nepříznivému vývoji v některých odvětvích živočišné výroby, jež je nezbytná pro zachování zaměstnanosti na venkově. Dále je uvedena forma dotace a zdůvodnění podpory.

Dotační programy předkládané podle § 2 a § 2d zákona o zemědělství neodporují mezinárodním dohodám a smlouvám, kterými je Česká republika vázána. Podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a přiznávání dotací budou upraveny zásadami Ministerstva zemědělství v souladu s § 2d odst. 2 zákona o zemědělství.